Já děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, paní předsedající za slovo.

A odborníci, pokud dneska sledujeme vyhodnocení celé této situace, tak odborníci říkají, že část těchto mrtvých jde skutečně na vrub chaotické a nekoncepční vlády hnutí ANO, tedy Andreje Babiše a ministra zdravotnictví. Takže pane poslanče, třicet tisíc. Vaše vystoupení vyvolalo další tři faktické poznámky. Vaše dvě minuty. Tak děkuji, paní předsedající.

Víte, proč to tak nepokračuje?

Já vám ta čísla poskytnu. Při troše dobré vůle byste si je našli sami.

Prostě jste nedokázali nic!

Paní poslankyně, máte slovo. Tak já děkuji za slovo. Samozřejmě můj předřečník Jirka Mašek byl rychlejší, takže ve své podstatě řekl maximum toho, co jsem chtěla říct já.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec David Kasal. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To doočkování za vás bylo necelé 1 %. Máme tady poslední faktickou poznámku a s tou je přihlášen pan poslanec Julius Špičák. Pane poslanče, máte slovo.

Je to prostě nesmysl. Není tomu prostě tak, je to souběh určitých okolností.

Děkuji.

Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu, a pane poslanče, předávám vám slovo.

Takže v krátkosti.

Ta situace, která vznikla v důsledku boje s epidemií, dopadla na občany, na pacienty.